A já bych byl velice rád, ale bohužel zatím to tak nevypadá, aby nový ministr zdravotnictví pokračoval v tom projektu národního boje proti rakovině.

Ten resort nikdy nebyl nastaven na to, aby byl schopen vůbec získávat evropské peníze.

Nejmodernější.

Měla tam být synergie. A teď poslouchám, že ten projekt a ty peníze se mají někde rozdělit, nevím, jakým způsobem, že je potom nikdo ani pořádně nedohledá. Já chápu, že to má být v areálu Motola.

Takže já bych byl velice rád, kdyby pan nový ministr zapomněl na to, že to byl nějaký Babiš, který s tím přišel.

Bylo to pro lidi.

Nebo jak bude vypadat nová porodnice U Apolináře, legendární porodnice. To nejsou moji úředníci, pane kolego. Proč to říkáte?

A bylo by dobré, aby to vnímal i pan ministr financí. On říká, že udrží ty státní pojištěnce. No já bych byl rád, aby se stále úhradová vyhláška dohadovala dohodou jednotlivých poskytovatelů péče.

A tady naposledy říkal pan Výborný...

Já myslím, že ODS s tím má bohaté zkušenosti, podívejte se ve středních Čechách, jak to je, a v Ústeckém kraji a další. My chceme, aby se pokračovalo v tom, co jsme začali. A všechno je to na papíře. Tady já mám například Vývoj stomatologické péče z pohledu VZP. Náklady na zdravotní péči čerpané. A to taky stouplo.

Takže i v tomto konkrétním příkladě jsme měli novou strategii. Takže ty programy jsou připravené.

Absence koncepce sítě poskytovatelů zdravotních služeb, absence organizace péče, nefunkční síť PZS, nedostatek kapacit ve většině regionů, dlouhé čekací lhůty, regionální rozdíly v dostupnosti péče, regionální rozdíly ve financování, negativní motivace poskytovatelů, nedostupnost péče. Úhradové mechanismy byly nastavené pouze na provozní financování. Negativní motivace léčit pacienty.

Nedostupnost urgentní péče.

To všechno bylo předtím.